Důvodem pro tento návrh jsou požadavky ze strany poskytovatelů, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a jejich dodavatelů, kteří se obávají, že v důsledku výpadku pracovních sil nebudou schopni včas dodat potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a toto je velmi sankcionováno právě v zákoně o službách, a dokonce samozřejmě i judikatura Nejvyššího soudu, ze které vyplývá, že mezi skutečnosti, které jsou sankcionovány, patří i to, že vypořádání záloh na služby není doručeno včas. Z tohoto důvodu samozřejmě jde o prodloužení té lhůty. Děkuji za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tak, abychom ty nejzranitelnější skupiny obyvatel dokázali tímto ochránit. Já vám děkuji.

Na výboru bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů.

Děkuji.

Přivolal jsem kolegy z předsálí.

Budeme tedy hlasovat o obecné rozpravě v tuto chvíli.

Ale... Děkuji za slovo, pane předsedající. Zpochybňuji hlasování.

Teď nám jeden ubyl.